Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy paní poslankyně Němcová. Připraví se pan poslanec Bendl. A do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Okamura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, na úvod bych chtěla říct pár vět o tom, jak na mě působil úvodní projev pana prvního místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Ponechám už stranou to, co bylo kritizováno, tedy to jeho nelogické zařazení jeho vystoupení do úvodu této schůze. Můj dojem je prostě takový, že pan ministr v podstatě naplnil ta očekávání, která měli všichni novináři, žurnalisté, lidé, kteří se zabývají tímto problémem a kteří psali: Ono to nakonec bude tak, že do té Sněmovny pan Babiš přijde, nachystá si těch svých 30 nebo 40 stránek, to nám nakonec řekne, kolik to bude, a těch 29 nebo 39 stránek se bude týkat úplně něčeho jiného než toho problému, kvůli kterému je svolána samotná schůze.

Něčím prostě překvapit. Ne s tím, že všichni říkali: Jasně víme, jak to bude.

Druhá poznámka je, že mi to něco připomnělo. A připomnělo mi to kauzu, která se tehdy týkala předsedy vlády Stanislava Grosse. Už to nechci ani vzpomínat, protože to vůbec nebylo pěkné. Tak v tomto případě je to přece jako přes kopírák.

Mám tam jen pronajatou jednu budovu, to je vše, prohlásil. Na doplňující dotaz Respektu, že je přece jen divné půjčovat někomu, o kom nic neví, dodal: Nevím to z hlavy, farmu mají myslím nějací advokáti. Řekl: Přišel tam investor, který si nepřál být jmenován, a bylo to akceptováno.

Tak tu pohádku jsme si dneska vyslechli.

To samozřejmě zůstává velkou otázkou. K tomuhle pan ministr nenašel odvahu, aby se jakýmkoli slovem zmínil. Nehledě už k tomu, co zde píše, a jako hlavní výtku k celé té kauze přikládá jeho kdysi klíčový člověk Lukáš Wagenknecht. Myslím, že z těch vět už tady citovali mnozí, ale přece jen stojí za to je připomenout. Právě Lukáš Wagenknecht připomíná to podstatné, totiž to, že smysl dotace, této dotace pro malé a střední podniky, je v tom, že tyto malé a střední podniky nemohou dosáhnout ani na bankovní úvěr ani na nějakou podporu od někoho jiného. V případě, že nemají dostupnou tuto formu finanční pomoci, potom spadají do onoho programu, který může uvolnit dotaci pro malou a střední firmu.

Pan Babiš nabízí, že on 50 mil. ze svého vezme a nasype je do své dotace, a tím se celá ta věc přikryje. No jestli vám na tomto postupu nepřipadá vůbec nic zvláštního, tak já musím říci, že mně na tomto postupu připadá zvláštní úplně všechno. Zaprvé to lhaní, které, jak jsem řekla, připomíná vytáčky, a kolegové ze sociální demokracie by si měli pamatovat, kam toto lhaní přivedlo jejich předsedu vlády a také jak na to doplatila sama politická strana. Tyto vytáčky, vršení výmluv, lží a jasného konání, které nedává logiku a nelze nijak vysvětlit, ukazuje na to, že první místopředseda vlády Andrej Babiš není člověkem, který má v téhle vládě sedět.

A pan prezident, teď to budu trochu parafrázovat, neuvedu přesně jeho odpověď, ale bylo to v tom smyslu, že to je pod jeho rozlišovací schopností, protože částky, které se týkají milionů, nebo 50 milionů, on neřeší. On řeší věci, které jsou až tak kolem té miliardy, nebo nad jednu miliardu. A jakoby naprostou náhodou utrousil, že příkladem takové kauzy, která je nad tu jednu miliardu, jsou věci související s OKD, čímž jasně ukázal na předsedu vlády.

Tak to bylo zrovna nad tu jednu miliardu. Pan prezident, kdyby chtěl, tak by mohl řešit tuhle věc, kdyby o to stál. Ale v této věci nyní nejsme. Jsme u Čapího hnízda, a proto si myslím, že Andrej Babiš jasně pochopil, že má silného spojence v prezidentovi republiky, vede s ním různá jednání na různé úrovni.

Vybral si jediné. Vybral si, že tady pokrytecky bude obhajovat něco, co obhajovat nejde.